Zpráva ve své analytické části popisuje postavení malého a středního podnikání pro českou ekonomiku na základě ekonomických dat zhruba na deseti stránkách, jak říkal pan ministr, z té obsáhlé zprávy. Pan ministr tady jedno číslo uvedl a já ho zopakuji.

Z toho je vidět, jak je malé a střední podnikání klíčové pro tvorbu přidané hodnoty a pro zaměstnanost v naší zemi. Zpráva popisuje podnikatelské prostředí a snižování administrativní zátěže na dvou stranách a administrativní, subvenční, exportní a regionální podporu ze strany státu na 71 stranách, tzn. na 75 % této zprávy. Já se k tomu potom ještě více vyjádřím v obecné rozpravě. To, jak je zestručněna v otázce administrativní zátěže podnikatelů a je velice podrobná v popisu přerozdělování, ukazuje přístup státní správy k podnikání. Jinými slovy, pro stát je důležitější přerozdělování než administrativní zátěž podnikatelů. Pozitivním aspektem zprávy je detailní popis jednotlivých programů a aktivit zaměřených na podporu projektů malého a středního podnikání.

U všech popsaných podpor v této zprávě však chybí vyhodnocení efektivnosti vydaných veřejných prostředků a jejich faktický dopad do růstu ekonomiky. Hospodářský výbor se na svém jednání k této zprávě zabýval tedy spíše tím, co v této zprávě chybí, a tím, co by v dalších letech takové zprávy měly obsahovat, aby se staly relevantním podkladem pro naše budoucí rozhodování a i pro rozhodování vlády a nebyly pouhým soupisem, popisem a přehledem. Zpráva například neobsahuje popis dopadů významných legislativních změn v roce 2016, jako je zavedení kontrolního hlášení, zavedení první vlny EET a podobně. Zpráva zároveň neobsahuje popis dopadů administrativní zátěže a kontrolní činnosti státní správy do vývoje malého a středního podnikání. Z tohoto důvodu přijal hospodářský výbor následující doprovodné usnesení: